Je to velký omyl, nestane se nic.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Dobrý den všem.

A toto je přesně ten příklad. Tady to je příklad. Opravdu musíme přijímat vlastní zákon?

Pane předsedající, paní a pánové, děkuji za slovo.

Já děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl reagovat na ctěného kolegu, pana poslance Kováčika, vaším prostřednictvím.

A skutečně, věřte mi, dělám dvacet tři let na městě starostu, se zahrádkáři mám bohaté zkušenosti.